Neexistuje žádný racionální důvod odpovědné rozpočtové politiky takovýmto dramatickým způsobem navýšit celkovou úroveň výdajů, dokonce tak, že vláda a měla pro to podporu svých vládních poslanců předpokládané výdajové limity zvýšila na příští rok o 30 miliard korun a tak si skutečně zajistila ty výdaje, které se jí chystáte schválit, aniž bychom opravdu tušili proč, protože tam žádný racionální důvod odpovědné politiky není. Slyšíme od vlády, že ty důvody jsou investice, bezpečnost, vzdělání, věda a výzkum. Ale když se pak podíváme na ta čísla, no tak nejsou, protože prioritami jsou ty položky v rozpočtu, které rostou nejrychleji, a ty objemy, které opravdu vyplní ten rozpočtový deficit. Když se podíváme, proč ta vláda potřebuje deficitní financování, tak ty nejrychleji nejmasivněji rostoucí položky nejsou věda a výzkum, nejsou to investice, jsou to především objem platů na neuvěřitelných 30 tisíc nových státních zaměstnanců, z nichž tisíce jsou úředníci, jsou to sociální dávky a jsou to neinvestiční dotace vybraným podnikatelským skupinám, kdy tedy všichni obyvatelé v České republice, dokonce i ti, kteří dnes zavírají své restaurace a chystají se zavřít své krámy kvůli již neúnosné represi a regulaci, tak my všichni přispějeme těm vybraným podnikatelským skupinám, kterým bude lépe. Ano, to jsou nejrychleji rostoucí položky, to jsou skutečné priority vašeho rozpočtu.

Ano, z mého pohledu skutečně průlomový je.

Všechny vlády se snažily v minulosti alespoň říkat, když už to neudělaly, že se snaží o úspornou státní správu a úsporný stát v oblasti mezd, které jsou z rozpočtu. Vy jste dokázali tu armádu rozšířit o 30 tisíc a logicky se musí občan zeptat, co se tedy zlepšilo.

Opravdu občan cítí, že je obsluhován ochotněji, rychleji, efektivněji, anebo je jenom více šikanován? Říkáte, že bylo potřeba přijmout tisíce učitelů. Dobrá, bylo to vaše rozhodnutí a vaše rozpočtová priorita. Opravdu je to vyváženo zvýšením kvality vzdělání v České republice? Není to náhodou tím, že za stejnou kvalitu veřejných služeb najednou budeme platit ročně o 20 miliard víc, aniž bychom dostali jako občané navíc tu kvalitu?

Tam nalezneme pozitivní vývoj.

Ne, vy je opravdu věnujete jenom na okamžitou spotřebu, která žádným způsobem neposlouží budoucí konkurenceschopnosti České republiky. Je to rozpočet s neoprávněně a nestydatě vysokými výdaji vůči veřejnosti a vůči vysokým poplatníkům a je to rozpočet, který vás skutečnými a doložitelnými čísly usvědčuje z nepravdy, když pojmenováváte jeho priority.

Děkuji za pozornost.

Ano, byly prohlasovány.

Zdali tedy má po druhém čtení zasedat jako garanční výbor a projednávat pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení a jak se potom má na plénu chovat zpravodaj zdali tedy má vyjadřovat stanoviska, nebo nemá vyjadřovat stanoviska.

Ano, pane zpravodaji, jistě máte právo zpravodaje vystoupit kdykoliv. Souhlasím s vámi, že tento postup byl poprvé takto uplatněn, a myslím si, že také naposled, protože to zkracuje práva zpravodaje, který je odpovědný pro Sněmovnu.